Takže prosím Poslaneckou sněmovnu také o podporu nejenom toho záměru vlády a rozhodnutí vlády zvýšit sociální služby, ale je potřeba, abyste také podpořili fakt, že příští rok budeme muset získat více prostředků na sociální služby, abychom i v příštím roce byli schopni zaměstnancům v sociálních službách zaplatit toto letošní platové navýšení. Druhá poznámka se ještě týká těch celkových dopadů, resp. vývoje odměňování zaměstnanců sociálních služeb v minulých letech. Já vím, že pro někoho je to možná vzdálená minulost, nicméně já bych rád použil čísla, která vycházejí z minulých let, pro ilustraci toho, co se změnilo v posledních čtyřech letech. Jak se změnil přístup vlády k pracovníkům v sociálních službách a jak se změnil vůbec přístup vlády k zaměstnancům veřejného sektoru.

K žádnému zvýšení. To znamená rok 2010 nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2011 nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2012 to vás asi nepřekvapí, nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách.

Čili jednoznačně je to naše vláda, která konečně začala věnovat odměňování pracovníků v sociálních službách pozornost. Poprvé jsme začali v roce 2014 a pak jsme pokračovali každý rok. Já bych byl rád, kdyby poslankyně a poslanci tuto věc zohlednili v rámci diskuse k tomu, co vláda teď udělala.

To znamená, ty podmínky ne že stagnovaly v tom období, ale ty podmínky se bohužel zhoršovaly pro platy zaměstnanců v sociálních službách. A to, že jsme teď museli udělat celou sérii kroků včetně toho posledního, který vláda udělala minulý týden, který zvýší konečně tarifní platy o výraznou částku 23 %, je důsledek toho, že vládní politika nebyla dobrá v předcházejících letech, ještě předtím, než začala naše vláda, protože platy stagnovaly a dotace do oblasti sociálních služeb klesaly místo toho, aby rostly. A poslední věc, kterou řeknu ještě na závěr. Já myslím, že tenhle graf mluví za všechno. Já myslím, že je jasně vidět, jak se vyvíjely dotace na sociální služby, ze kterých se také platí platy, před nástupem naší vlády tohle je rok 2013 a jak se dotace začaly zvyšovat po nástupu naší vlády, která z této oblasti udělala jednu ze svých rozpočtových priorit. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost a především doufám, že ten razantní krok, který udělala naše vláda ve prospěch odměňování zaměstnanců v sociálních službách, zlepší situaci ve fungování sociálních služeb, umožní lidem, kteří tam dnes pracují, aby zůstali za důstojnějších podmínek, a umožní také, aby se nám místa, která jsou neobsazena, v té konkurenci, v té silné konkurenci, která je na trhu práce, dařilo lépe obsazovat.

Protože ta škála pozměňovacích návrhů, která tady je, je tak obrovská, že se s tím nikdo nevyrovná. Víte, já jsem se vždycky snažil vycházet i ve volební kampani ze seriózních podkladů, ale toto si myslím, že už jde trošku za hranice. Prosadili jsme to všichni. A nyní k meritu věci.